Já tomu nerozumím.

A to, co jsem tady teď slyšel, je obhajování zvyšování toho poplatku, že je regulační.

To za prvé. A za druhé, těm, kteří už si konečně našetřili na bydlení, jim ho nesmyslně a hloupě zdražujeme. Nyní pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Laudát, všichni s faktickými poznámkami. Nechci se úplně přít s kolegou z opozičních lavic, ale měli bychom trošku více důvěřovat těm samosprávám. A už ne žádný regulační poplatek.

Anebo ne. Tak já plně respektuji právo každého z nás ve své obci, ve svém městě silně prosazovat svůj názor na územní plán, získat pro to většinu, prosadit to, ale trošku mi vadí ta pýcha, jak z té Prahy, jak z toho státu budeme všem říkat, že to je špatně, a když už jste to udělali špatně, tak si to aspoň zaplaťte. Já to prostě nepovažuji za rozumný princip.

Děkuji vám. Nyní tři faktické poznámky. Měli jste možnost s tím zákonem přijít.

A každé zatížení poplatkem čehokoli je regulační záležitost.

Takže ono to funguje a uvidíte v praxi, že to fungovat bude. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já musím reagovat na tu moudrou samosprávu.

Faktické poznámky. Takže jsem ztratil naději, že uzavřu tento bod do 19 hodin podle jednacího řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Kolegyně a kolegové, představa, že samospráva ve chvíli, kdy realizuje územní plánování, je v rozhodování, kde stavět a kde ne, autonomní, je velmi mylná. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve chvíli, kdy s ním nedosáhnete v rámci územního plánování shody, v podstatě nemáte jakoukoliv šanci ten územní plán schválit. Můžete to řešit s krajským úřadem, můžete jít do rozporu na Ministerstvo životního prostředí, výsledky rozporových řízení jsou velmi často neúspěšné pro samosprávy. Přestože jsou přesvědčeny o veřejné prospěšnosti záměru, nepodaří se jim ve velkém procentu o tom ministerstvo přesvědčit, a tím pádem ani zakomponovat nějaký takový veřejně prospěšný záměr do svého územního plánu. Je to zkušenost mnoha samospráv. Já jsem proto hluboce přesvědčen, že regulace v tom je dostatečně silná tímto mechanismem. A regulovat ji ještě ekonomicky v podstatě znamená ze strany lidí, kteří nemají žádnou zkušenost s řízením měst a obcí, v podstatě těm samosprávám vzít poslední šanci. Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní pan poslanec Herbert Pavera také k faktické poznámce.

Takže pane kolego, nejdříve se s tím seznamte, a potom tady mluvte věci s rozumem, a ne bez rozumu. Děkuji. Děkuji.

Já si nedělám žádné iluze o existenci či neexistenci tlaků na obcích při schvalování územního plánu i jiných rozhodnutí, ale představa, že zatímco na těch obcích jsou tlaky a ta moudrost někdy ustoupí, zatímco tady vládne pouze ta moudrost, kterou vetkneme do zákona, to mě opravdu překvapilo.

Nyní pan poslanec Stanjura, poslední faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jinak se chci trošku zastat pana poslance Junka. On je zkušený komunální politik.